O elektronické evidenci tržeb panovalo několik mýtů, které šířila současná vládní pětikoalice, a to s jediným cílem náš návrh zdiskreditovat a zpolitizovat bez ohledu na jakoukoliv reálnou funkčnost či případnou nefunkčnost našeho systému. Některá zazněla i tady v úvodním vystoupení pana ministra.

Samozřejmě opak je pravdou.

Druhým účelově šířeným mýtem je, že systém přináší zásadní náklady na výběr daní za tu poctivou část ekonomických subjektů. Ani toto často opakované tvrzení není založené na pravdě. Více než 90 % podnikatelů již v době přijímání zákona používalo internet. Připojení tedy měli. Je možné předpokládat, že od tehdy se samozřejmě podíl těchto subjektů výrazně zvýšil. Těm nejmenším jsme pomohli formou zvýšení slevy na dani.

Třetím vybraným mýtem je, že dodatečné náklady pro živnostníky a podnikatele mohou vést k ukončení jejich činnosti. Toto tvrzení se ukázalo jako naprosto nepravdivé.

Obdobně rostly i mzdy v tomto odvětví.

Tady všichni chápeme, že právě to byl záměr celého zákona. Odstranit tuto konkurenční nevýhodu.

Argument, že může někoho placení daní zlikvidovat a z tohoto důvodu máme neplacení daní tolerovat, do vyspělé společnosti tohoto století skutečně nepatří. Už asi tušíte, že musím opět nesouhlasit.

Chaos v celém tomto procesu vytvářela jen současná vládní pětikoalice, která celý problém zpolitizovala, pravděpodobně z nedostatku jiných témat. Když se na to podíváme čistě technicky a z pohledu technologií, tak ano. To je celkem jasné.

Že plátci budou ve frontách čekat na zaevidování tržby, a tím se prodlouží doba strávena při placení. Vystavení účtenky a zaevidování tržby trvá stejně dlouho jako platba kartou. Čekání nám nehrozí ani při výpadku internetu. Poslední z řady argumentů bylo, že se v České republice máme inspirovat na Západě, a ne na Balkáně. To jsem tady slyšela mockrát.

Plnění zákonných povinností totiž nesmí znamenat konkurenční nevýhodu.

To samozřejmě snižovalo náklady veřejného sektoru, ale současně také snižovalo náklady poctivé části podnikatelského sektoru.

Demonstrovala jsem to jasně po třech letech na jasných statistických číslech.